Přečtu omluvu.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Takže skutečně nevím, kde se ta informace vzala, a myslím si, že to je od pana poslance informace pro jeho příznivce, kteří dnes skutečně zcela nedůvodně demonstrují před Poslaneckou sněmovnou, protože to skutečně nebylo v plánu.

Takže skutečně naprosto nerozumím tomu, proč tato informace vůbec vznikla, protože nic takového v plánu nebylo. Děkuji.

Chcete to hlasovat zvlášť, nebo bychom to hlasovali tady...? A ty můžeme zároveň?

Kdo je pro zařazení?

Návrh byl přijat. To jsou související.

To se týká návrhu zákona, změny zákona, o pobytu cizinců na území České republiky. Kdo je pro zařazení do pořadu schůze?

Návrh byl přijat. Jenom znova připomínám, že lhůta pro projednání uplyne až 13. 7.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro zařazení nového bodu do pořadu schůze? Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno je 166, pro 36, proti 5. Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Alternativní návrh zazněl příští středu jako první bod v rámci třetích čtení.